Ano?

Děkuji vám.

Další návrh. Jedná se o stanovení formuláře žádosti vyhláškou.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem K pana poslance Onderky.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Omlouvám se, pane předsedo.

Děkuji.

Stanovisko, paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.